Všichni, kdo tady sedíme, si přejeme, aby žáci nastoupili do školy nejpozději v polovině května. Proto je dobře, že ministerstvo pamatuje i na ty kritické okamžiky, ale jsem přesvědčen o tom, že bychom skutečně k tomuto krizovému řešení měli přistoupit až v tom nejkrajnějším okamžiku, což znamená teď konkrétně, a je to v tom pozměňovacím návrhu, ke kterému se přihlásím, umožnit konání maturitní zkoušky třeba i v posledním týdnu měsíce srpna. Zdůrazňuji zdůrazňuji , že tady skutečně nemám ambici držet žáky, učitele ve školách o prázdninách, to určitě není cílem. Ale jsme přesvědčeni, že je možné skládat maturitní zkoušku na začátku září.

A vysoké školy by zajisté počkaly s podmíněným zápisem. Vše podrobně najdete v důvodových zprávách. Děkuji za podporu. Panu místopředsedovi děkuji za trpělivost. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte mi, abych jménem klubu Občanské demokratické strany přednesl jednak naše stanovisko a také několik připomínek k tomuto vládnímu návrhu zákona. V době, kdy se stále ještě řeší velmi akutní problémy koronavirové krize, možná zůstalo v pozadí trochu téma toho, jakým způsobem by mělo být zakončeno vzdělávání na středních školách a provedeny jednotné přijímací zkoušky.

Chtěl bych říct, že my koncept toho návrhu, který pan ministr Plaga předložil Poslanecké sněmovně, podporujeme.

Návrh, který tady přednesl pan kolega Výborný, bezpochyby jistou racionalitu má.

Tolik tedy náš obecný pohled. Jak už jsem říkal, návrh podporujeme. Chtěl bych ale, pane ministře, vznést dvě připomínky.

To znamená ten režim, který vlastně umožňoval v současné době nejenom jaksi vznést protest proti nějaké nespravedlnosti nebo chybě v přijímacím řízení, ale také sloužil vlastně jako způsob jak pro žáky, kteří neuspěli na některé škole, se dostat na školu jinou, tento § 18 odstraňuje. Určitě by mělo slyšet nejenom plénum Poslanecké sněmovny, ale i lidé, kteří toto sledují, jakým způsobem bude tedy to odvolací řízení řešeno a zda tento přerozdělovací mechanismus, bych tak řekl, bude zachován. Tak to je otázka.

Já jsem přesvědčený o tom, že by v každém případě mělo být zachováno i v tomto mimořádném režimu to, aby měli žáci devátých ročníků základních škol příležitost absolvovat dvě kola jednotných přijímacích zkoušek, tak jak je tomu v současné době. Těch důvodů je celá řada.

Já samozřejmě vnímám argument, že se jedná o poměrně vysokou koncentraci dětí, které chodí do těch škol, ale ten vládní návrh zákona přece počítá se stavem, kdy už je umožněna osobní přítomnost žáků ve výuce, a tedy se předpokládá nějaký relativně normální režim ve školách.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já s tím nesouhlasím. Abych nekomplikoval příští hlasování, podpořím pana kolegu Výborného, protože myslím, že ten jeho návrh je možný.

Děkuji vám. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane ministře, poslanecký klub TOP 09 podpoří návrh Ministerstva školství, tak jak byl předložen. Je nám jasné, že málokdy nastane situace, kdy na složitý problém existuje jednoduché řešení, a tato situace je právě jednou z nich.